Dobrý den, děkuji za slovo.

Jde o téma, které samozřejmě není jenom naše, je tady dlouhodobě diskutované.

S tímhle se nesmírně těžko plánuje. My bychom byli pro postup, který známe i z jiných zákonů, kdy se řídíme ukazateli za minulé období, třeba za konec toho předcházejícího roku, a byli bychom pro zejména z důvodu předvídatelnosti a stability.

Děkuji za pozornost. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, budu stručný.

Pan kolega Kaňkovský hovořil, že se jedná o nějakých 15 tisíc osob, které dostávají tuto náhradu na ztrátě výdělku.

Pan kolega Kaňkovský neměl prostor zmínit všechny, ale my jsme spolu řešili problematiku zdravotních kontrol, kdy tito horníci byli nuceni každým rokem chodit na preventivní prohlídky, a v případě, že jim zjistili, že mají vysoký tlak nebo cukrovku, tak jim ty renty chtěli vzít.

Ale do toho starobního důchodu neodejde, pokud nemá v dnešní době odpracováno 35 let.